Změnu a nebo záměr musí obce zveřejnit na internetu, na úřední desce a tady tímto návrhem rušíme ještě další obvyklé místo. Ve velkých obcích, městech apod. to můžou být informační tabule, které nejsou přímo vedené jako úřední desky, mohou to být různé městské obecní zpravodaje, a my takto podle mě zrušíme jeden vhodný, dobrý, ba přímo nejlepší způsob, jak informace o investičních akcích, které se týkají životního prostředí, se mohou dostat k občanům, aby se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Oklešťka, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.